Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu ve své faktické poznámce reagovat na inspekci životního prostředí, nicméně mi nedá, abych nereagoval na jistou sebereflexi působení pana ministra na Ministerstvu životního prostředí, kterou nám tady předvedl. Já samozřejmě chápu, že asi by byl blázen, kdyby jmenoval někdo do čela inspekce někoho ze svého okolí, nicméně mám určité výtky k jeho působení na ministerstvu, a tou jednou z těch hlavních výtek je to, jak se zachoval při jednání o prolomení limitů. Já si myslím, že ministr životního prostředí by nám tady před Sněmovnou mohl znovu zopakovat, jak hlasoval na vládě k prolomení těžebních limitů. Prosím pana poslance Bendla a po něm dostane prostor pan ministr. Děkuji za slovo.

To to nemohlo ty dva měsíce nebo jedenapůl měsíce počkat a nemohlo to být vyhlášeno podle služebního zákona?

Druhá věc.

Já pana náměstka Postráneckého znám opravdu léta a pochybuji, že by jen tak řekl, že se v tom roce 2014 nestala chyba, protože to jeho vyjádření je pregnantní a jasné. On říká, že podle jeho názoru mělo být postupováno podle služebního zákona, a nebylo.

Děkuji za slovo.

Protože já jsem podle zákona jednoznačně, a to říkají všichni, měl v tu chvíli tu pravomoc, a jsme přesvědčeni, že jsem ji měl až do 31. 12. 2014. Takže kdybych si chtěl takhle jakoby komplikovat život, tak bych určitě nečekal dva měsíce na výběrové řízení. Ten inzerát vyšel v Hospodářských novinách, vyšel na Jobs, prostě jsme to udělali.

To bych se přece choval úplně obráceně. Toho člověka bych vybral okamžitě, protože prostě bych se choval tímto způsobem. To nebylo opakovaně.

A on opět, dámy a pánové, to výběrové řízení vyhrál, to výběrové řízení nikdo nezpochybňuje, ale, znovu opakuji, byl vybrán jenom ze čtyř uchazečů.

Jestli splnil kritéria? No, byla tam výběrová komise, předseda té výběrové komise byl jmenován státním tajemníkem Postráneckým a i kritéria jednotlivých kandidátů v tom výběrovém řízení podle služebního zákona samozřejmě byla několikrát kontrolována výběrovou komisí a v podstatě byla potom potvrzena i státním tajemníkem Postráneckým. To snad jenom k tomu. Ano, máš pravdu a to i k panu poslanci Kučerovi. Samozřejmě že počítám s tím, že jsem pod větší kontrolou, logicky i proto, že všichni vědí, odkud jsem přišel. Také proto vás mohu ujistit, opakovaně, a to je, na čem nejvíc záleží, že tam bude prostě fungovat, stejně jako teď funguje, princip padni komu padni, a tak to bude i v Ústí ve všech těch kauzách. Já si myslím, že pod panem Geussem se objeví i nějaké další věci, resp. pod jeho vedením se prostě půjde i po nějakých dalších věcech v té inspekci, a já je rád tady budu prezentovat. Velmi rád, když na ně budu dotázán, samozřejmě.